Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem si své vystoupení nechat až na odbornou debatu spíš do druhého čtení. Ale když jsem tak poslouchal pana premiéra při jeho dopoledním vystoupení, jak se zde promiňte mi ten výraz prsil, jak všechno vzkvétá a všechno je výborné, tak jsem se zastavil nad jednou částí, kterou se zabývám, a tou je bezpečnost. A nedalo mi to, abych i v tomto prvním čtení trochu nevystoupil.

Ano, to je všechno pravda a víme, že dostanou navýšeno o 8, 10 % svých základních tarifů. Pan premiér pokračoval: Rostou také platy dalších zaměstnanců veřejného sektoru. Hasičů, policistů, lidí, kteří pracují v sociálních službách, nepedagogického personálu ve školách. Tito státní zaměstnanci dostanou své platy navýšeny, tak jak říká pan premiér, o 4 %. Já se zmíním pouze o příslušnících bezpečnostních sborů. Hasiči a policisté nedostanou, pane premiére, přidáno. Jejich reálné mzdy stále nebudou dosahovat platů, které měli před rokem 2010. Vy nic nepřidáváte. Vy postupně procento po procentu vracíte to, co bylo odebráno.

A je to pravda. Je to jedno z nejnáročnějších povolání, které v této republice je. Policisté, o tom bych mohl mluvit možná do konce tohoto jednacího dne. Ale nebudu o té práci mluvit. Zmíním pouze to, že nastupující příslušník Policie České republiky od vás, vládo České republiky, dostane nástupní plat 16 tis. korun brutto, hrubého. Pokud pracuje v Praze, dostane rizikový příplatek a dostane se se vším všudy na 22 až 23 tis. hrubého.

Podotýkám, že příslušník musí mít určité vzdělání, splňovat určité požadavky a také je ze zákona v mnoha věcech omezen. Pokud bychom šli jenom na ty věci, které musí splňovat, tzn. zdravotní a fyzická způsobilost a vzdělání, tak ty požadavky jsou stejné také pro strážníky městské policie. A pokud vy, kolegyně a kolegové, jezdíte zde po Praze městskou hromadnou dopravou, tak si můžete všimnout, že v prostředcích MHD jsou reklamy, nábor na strážníka Městské policie v Praze.

Strážník městské policie má tu jedinou výhodu pokud on začne svoji práci dělat zde v Praze, tak bude sloužit v Praze tak dlouho, dokud neodejde z pracovního poměru.

Bez ohledu na to, kde má svoji rodinu, kde má svoje zázemí.

Mohl bych dál pokračovat. Chci jenom říct, že tato vláda se zde chlubí, co dělá pro bezpečnost této země a jak navyšuje platy. A proto nejste schopni ani dělat ten nábor. Protože nikdo se vám za ty peníze k bezpečnostním sborům nehlásí. Proto vám chybí ve Vězeňské službě 400 příslušníků Vězeňské služby.

Policisté vám odcházejí ze služby, hasiči taky. Pokud nedojdete k tomu závěru, že je potřeba příslušníkům bezpečnostních sborů navýšit platy tak razantně, jako jste to dokázali udělat u pedagogů, u zdravotníků, tak se můžeme dočkat situace, kdy v této zemi nebude bezpečno, protože tu bezpečnost nám nebude mít kdo zajišťovat. Takže vážená vládo, já v rámci druhého čtení určitě budu navrhovat nějaké přesuny do kapitoly Ministerstva vnitra. Vím, že vy to většinově asi neschválíte, ale vaše bezpečnostní politika, kterou děláte, vás jednou doběhne. A byl bych nerad, aby to postihlo všechny občany České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík, po něm pan předseda Stanjura s přednostním právem. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý den. Pane ministře, když jste nastupoval, řekl jste, že tento stát povedete jako firmu.

Půjčku si beru jedině tenkrát, když chci koupit novou technologii, která výrazně zvýší moji produktivitu.